Nehledě na to, že zákaz přesčasové práce lze obcházet prací načerno, anebo jsme zpátky u nepojištěných pracovních dohod nebo dohod mimo pracovní poměr. Nevytvářejme tedy další zdroj pro mimozákonné jednání a upravme tuto věc tak, aby byla legální.

Děkuji vám za podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, vaše dvě minuty.

Jim vůbec nevadí ta čtyřiadvacetihodinová služba, ba naopak. Ale co jim vadí, je navýšení té přesčasové práce.

Tak nevím, s kým jednal pan ministr! Děkuji. Do rozpravy je přihlášen...

Představa, že dáme 24 hodin souvislé práce bez nároku na odpočinek, tak toto možné není. Děkuji. A nyní do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se ve třetím čtení ještě také vyjádřil ke zde dneska již diskutovanému pozměňovacímu návrhu pod písmenem C. Týká se to té další dohodnuté práce přesčas pro zdravotnictví. Já bych tady chtěl trošku opravit ctěného kolegu Brázdila.

Ten institut další dohodnuté práce přesčas nepřináší žádnou další práci pro ty lékaře. Tady se nenavyšuje žádný objem přesčasové práce, pouze se legalizuje. Teď z těch výzkumů, které jsou v posledních dnech mnohokrát v mnoha médiích zveřejňovány, byla to anketa mladých lékařů a některé další, tak skutečně z nich vyplývá, že objem přesčasové práce českých lékařů a dalších zdravotníků je opravdu enormní. Ale to všichni víme. A také všichni víme, a už to tady zaznělo od kolegy Janulíka, že to je problém 30 let v této zemi. A trošičku bychom se za to měli stydět všichni, kteří už tady nějakou dobu sedíme, že jsme to nedokázali vyřešit. Ale mrzí mě na lékařské odbory, že tady šíří paniku a nepravdivou informaci, že ten institut další dohodnuté práce přesčas nám přinese pro lékaře nějakou další práci přesčas. Ne, oni budou sloužit tak jako doposud, akorát že už nebudou obcházet zákoník práce na hraně zákona podávanými dohodami o pracovní činnosti anebo nějakými dalšími, jak to tady nazval kolega Miloš Janulík, fintami. To znamená, my pouze dostáváme tu přesčasovou práci do legálního rámce. To znamená, neděsme tady ty lékaře, protože tak to prostě není a není to pravda. Já bych chtěl jenom ještě zmínit s tímto pozměňovacím návrhem, správně to tady zaznělo, skutečně je to jenom dočasné opatření, musíme se velmi snažit, a já jsem o tom mluvil i s panem ministrem zdravotnictví jestli nezačneme okamžitě velmi intenzivně jednat, aby se ta situace změnila, tak tady za pět let budou stát naši nástupci a budou řešit úplně ten samý problém. A chtěl bych říci z praxe, pracuji s mladými lékaři a vím, že jejich situace dneska není moc dobrá, že oni skutečně mají pohled na svět trošičku jiný, to znamená, oni mají právo na soukromý život, oni mají právo na to, aby objem té přesčasové práce nebyl tak veliký jako v minulosti. Ano, musíme doplnit stavy zdravotnického personálu. To se bez nějaké lepší motivace k tomu vykonávat práci ve zdravotnictví neobejde. Stejně tak v té přesčasové práci. A tady chci říct, že institut té další dohodnuté práce přesčas je dohoda. Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tady je velká možnost pro odbory, protože těch 25 % přesčasů je sice dáno zákonem, nicméně zákon připouští další možnosti, jak ocenit tu přesčasovou práci formou odměn a podobně. To znamená, tady je pro odbory velká možnost, jak se realizovat. A potom k těm dalším opatřením směrem do budoucna. Jsou to velmi obtížná politická témata.

Je to politicky velmi obtížné. A potom se můžeme samozřejmě bavit i o těch nástrojích, které mají některé státy na západ od nás. Ale neříkejme si, že tím ten problém úplně vyřešíme. To znamená, nějaké možnosti, jak k tomu dospět, máme, ale primárně musíme dostat více peněz do zdravotnictví ve smyslu i ocenění zdravotníků a musíme nějakým způsobem zefektivnit zdravotní péči. Tedy ten navržený institut další dohodnuté práce přesčas je provizorní, dobrovolné opatření, nikoho nějakým způsobem nebude ruinovat. A to říkám se vší odpovědností k svým kolegům, lékařům a lékařkám, kterých si velmi vážím. Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Já moc děkuji za slovo.

A já se domnívám, že pokud to má být primárně a pan kolega Kaňkovský, vaším prostřednictvím, to tady říkal, že to je vlastně nějaká dohoda napříč výborem pro sociální politiku, ale samozřejmě hlavně výborem pro zdravotnictví, tak mi tady skutečně chybí, protože se tady bavíme o tom, jak to řešit do budoucna, že tady máme pětileté přechodné období, aby nám k tomu něco více tady řekl pan ministr zdravotnictví Válek. A já se domnívám, že když tady máme takovýto velmi důležitý bod, který se, bych řekl, z drtivé většiny týká zdravotnictví víc než těch sociálních služeb, tak bych tady očekával, že nám tady třeba nějakou vizi předloží. My jsme udělali usnesení na výboru pro sociální politiku i díky paní zpravodajce Marii Jílkové tímto jí moc děkuji které bohužel neprošlo, aby se připravil nějaký plán do konce roku, jakým způsobem právě tady u zdravotníků, ale třeba do budoucna i u sociálních služeb to řešit, nějak to konsolidovat a nějakým způsobem se k tomu postavit.